A to nejhorší může zakázat, co ho právě napadne. A jediná cesta, kterou máme v opozici v možnostech, je ta, že tomu státu nedáme tolik peněz na to, aby v takovéto politice mohl pokračovat.

Já jsem se poučil.

Prosím vás Babiš tady je, on tady ještě bude, má velkou podporu. Naším cílem je, abychom tu podporu měli také.

No nenastává.

Koneckonců je to odpovědnost a právo a pravomoc Sněmovny, tak jsme to učinili. Co mně vadilo už tehdy, tak to bylo to, že jsme úplně stejným způsobem upřeli ze dne na den peníze jiným subjektům, a teď mám na mysli zejména samosprávu, ať již krajskou, nebo obecní. To byl krok, který nebyl úplně šťastný.

Závěrem snad jednu věc, jak je čeština krásný jazyk.

Tak prosím, paní ministryně, máte slovo. Tak děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ona podpořila i ten návrh tzv. důchodové reformy, to znamená obrovskou díru do výdajové strany státního rozpočtu, nezajištění příjmů, v podstatě jenom systém parametrických změn. Takže pak si vyberte, co kdo, co se komu hodí.

A ten střet je o filozofii mezi příjmovou a výdajovou stranou. To je to, o čem tady se vede debata.

Kde mají všichni rovný důchod? No já ne.

Kdo je ten vysokopříjmový?

Ale já vám řeknu další příklady. Učitelé, všichni tady plédujete za učitele, to není středněpříjmová skupina?

Není? A proč vy říkáte, že ti na tom nejvíce vydělají? Ale platí také vyšší daně. Takže logicky prostě z toho vyššího příjmu budou mít větší úsporu.

Prostě je to adekvátní tomu příjmu a tomu, kolik přispívají do systému daňového. A já si myslím, že tak je to v pořádku. A takový svět je naprosto v pořádku.

A jestli je neutratí, jestli si je nechají a uspoří na důchod část těch peněz nebo si něco pořídí, copak to je špatně? A co to tady prosím vytahujete?

Podpořili jsme to určitě i tím, že jsme zrušili, a já za to děkuji všem, kteří v této Sněmovně zvedli pro to ruku, že jsme zrušili daň z nabytí nemovitostí. A to jsou ty stimuly, které doporučují renomovaná světová evropská pracoviště.